Asi jste si toho všimli, že kolem nás chodí strašidlo energetické krize, které pokud se tato krize rozvine, tak zasáhne všechny činnosti naší společnosti včetně zdravotnictví, a kdy nelze tedy jednoznačně predikovat změny mnoha parametrů, které mohou toto ohrozit. Nepočítá se tady s tím, že by mohlo dojít k nějakému kritickému zhoršení ekonomickému a z toho vyplývajícím dopadům. Takže já začnu těmi body, které je nutno vzít v úvahu. Nelze jednoznačně usuzovat na výši inflace, a tím pádem nelze přesně předvídat její dopady na výdajovou stránku zdravotnických zařízení. A v této ekonomicky turbulentní době nelze ani jednoznačně usuzovat na tempo ekonomického růstu, či případně poklesu, nedej bože, a růstu mezd a přesně předvídat dopady na příjmovou stránku zdravotních pojišťoven.

To by mělo velmi negativní dopad na kvalitu poskytované zdravotnické péče v České republice.

Za druhé odložená péče. Dá se předpokládat, zvýšený tlak na zdravotnická zařízení ohledně provedení zákroků a vyšetření odložené péče z důvodu pandemie covidu19.

Otázkou je, jak masivně odložená preventivní péče se projeví na zvýšení nákladovosti zdravotnické péče z důvodu zanedbání zdravotního stavu populace, a tím nárůstu vážných stavů, hlavně onkologických onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná, o tom už taky tady byla řeč. Za třetí pandemie covid19. Doposud není jasné a ani nemůže být, jakým způsobem se tato pandemie bude vyvíjet.

Za čtvrté ukrajinští váleční uprchlíci. Nelze zatím přesně predikovat, kolik uprchlíků z Ukrajiny k nám nakonec dorazí, zatím je to cirka něco přes 300 000 osob, a jaká bude jejich věková struktura, a tím pádem i jejich zdravotní stav a nemocnost.

Dále nelze říci, co způsobí masivní promíchání naší populace a hlavně dětí s populací příchozí. Přece jenom struktura a četnost některých infekčních chorob se u naší populace a ukrajinské liší.

Jedná se o onemocnění, jejichž léčba je mimořádně finančně náročná a dlouhodobá, v případě AIDS celoživotní.

Za páté personální vnitřní dluh. S obratem k liberální až neoliberální společnosti, rozvojem moderní medicíny a digitalizace s možnostmi přesné kontroly a regulace je vyvíjen stále vyšší tlak při výkonu jejich povolání na psychickou odolnost, znalosti lékařů i všech pracovníků v jiných než medicínských oblastech. Prostředí, ve kterém jsou nuceni pracovat, je k nim stále více nepřátelské a jejich pracovní vytížení je enormní a mzdové ohodnocení v jiných oborech, ne tak náročných, srovnatelné nebo i lepší.

Takže já nechci říct, že to chápu a obhajuji, ale musíme to brát v úvahu, že toto se nepříznivě projevuje na psychice lékařů, tady tyhle enormní tlaky. Výsledkem je regionální nedostatek lékařů v některých ne tak atraktivních oborech a ne tak atraktivních regionálních oblastech České republiky. Jedná se o tyto obory to tady taky bylo řečeno: praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost či někteří ambulantní specialisté a hlavně střední zdravotnický personál.